Já jsem tady nikoho neobviňovala. Já jsem se opřela o tuto analýzu. A znovu opakuji, samozřejmě že mnoho z nás má subjektivní pocit.